Takže ty jejich naděje se samozřejmě nevyplnily. A nás skutečně zarazilo to, že jsme museli vyvinout velké úsilí, abychom tomu průzkumu zabránili. V současné době, pokud mě paměť neklame, nikde tyto průzkumy nehrozí. Nakonec všichni jsme poučeni po tom prvním náporu. Víte, já nemám rád, když říkáme už dopředu, že některé metody prostě zakážeme a možná se pak do budoucna budeme horko těžko k nim vracet a budeme zase říkat něco jiného.

Ale považuji tento návrh zákona za zcela nadbytečný, a když ho neschválíme, tak se vůbec nic nestane.

Horní zákon je přiměřeně kvalitní. Myslím si, že se s ním dá pracovat a že máme dost zákonných prostředků na to, abychom se ubránili těmto nežádoucím aktivitám. Toť vše. Děkuji vám za pozornost.

Dobrý podvečer, kolegyně, kolegové, pane předsedající. Velmi mě potěšila slova Ivana. Myslím, že to řekl velmi pragmaticky a věcně.

Musím tady zareagovat na slova svého předřečníka pana poslance Hájka. Mrzí mě, že ten návrh zákona nečetl, nebo ho možná četl a neporozuměl mu dobře, a že se tady odvolává na metody, které se používají na jižní Moravě. Samozřejmě s tím souhlasím.